V minulém období jsem předkládal návrh zákona, kterým by se zrušil tento nehorázný zákon, který považuji v českých podmínkách podotýkám v českých podmínkách za typický výplod toho nejhoršího levičáctví, který nekompetentně a nekvalifikovaně na jednu stranu zasahuje do tržního hospodářství. Musím tedy s politováním konstatovat, že tehdy vláda na tu jednoduchou novelu nedala kladné stanovisko, takže to zůstalo tak, jak to zůstalo. Co já vytýkám tomu zákonu.

Na rozdíl od Německa, kde bych mohl pochopit, že takovýto... Prosím všechny v sále, aby se ztišili a umožnili panu poslanci Laudátovi dokončit svůj projev.

Nicméně v České republice na každý okres podle průzkumů, které jsem měl k dispozici nedávno, na jeden okres připadá pět řetězců, tzn. že je tady výrazně konkurenční prostředí, tudíž nevím, proč se s tímto přichází.

Nevím, proč jednu komoditu vytrhávat z prostředí. To v žádném případě.

Evropská unie přemýšlí, a nevím, zda má již připravenou nějakou regulaci v této oblasti, nicméně skutečně vychází ze zkušeností v zemích, kde na trhu někdo dominantní je. Což, znovu podotýkám, není případ České republiky.

Nevím, jaké analýzy a ty v předkládaném materiálu chybějí má pan premiér Sobotka, protože pan Mládek to tady nepředkládá a teď ještě navíc raději odešel, což je také pikantní. Tak k tomu materiálu nemáme žádné analýzy.

Takže nejen že jste nezlepšili tržní prostředí, ale naopak jste malým dodavatelům podmínky zhoršili.

Domnívám se a dávám návrh, abychom potom po obecné rozpravě hlasovali o návrhu na zamítnutí tohoto předkladu, aby, pokud už vůbec, s pořádným systémovým zákonem přišel pan ministr průmyslu a obchodu, aby ÚOHS nesl za své výklady tohoto zákona do této doby a své obavy z případných arbitráží plnou odpovědnost, a tím pádem dám návrh na zamítnutí tohoto zákona v prvním čtení. Rád bych tu slyšel ministra průmyslu a obchodu, zda skutečně přijde buď s vlastním návrhem zákona o významné tržní síle ale znovu podotýkám, že bych raději přivítal, pokud by přišel s případným rozšířením a zpřesněním zákona o hospodářské soutěži.

Vzhledem k tomu, že ministra průmyslu a obchodu zjevně tato problematika nezajímá, tak dávám návrh na to, aby bylo přerušeno projednávání tohoto bodu do jeho příchodu, a prosím, pane předsedající, abyste dal o tomto návrhu hlasovat teď.

Beru návrh zpět.

Pokud neodpoví, tak potom skutečně si vezmu přestávku na jednání klubu, dokud neodpoví.